Jeden načetl pan poslanec Marek Novák, týká se občanského zákoníku, další bod načetl poslanec Josef Bělica, týká se to bodu číslo 17, a poté Pavel Růžička, sněmovní tisk 182. Předpokládám, že všichni ostatní jste načítali nové body, které byly vetovány. Děkuji. Nejprve dám hlasovat o zařazení sněmovního tisku 66 a předřadit tento bod jako druhý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní návrh pana poslance Josefa Bělici, sněmovní tisk 131, jako první bod dnešního jednacího dne. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh?

Tento návrh také nebyl přijat. A nyní návrh pana poslance Růžičky a to je sněmovní tisk 182, aby byl zařazen jako první bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Vzhledem k tomu, že v případě dvouhodinové přestávky bychom přesáhli 14. hodinu, nyní po souhlasu s předsedy poslaneckých klubů dám hlasovat o vyřazení všech bodů této schůze.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že jsme vyřadili všechny zbývající body z pořadu schůze a navazuje na to jednání poslaneckého klubu hnutí ANO, končím 16. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám klidný zbytek dne a pěkný víkend.